Na ty základní věci. Když už to bude?

A nedá mi to, abych neskončil opravdu svou osobní prioritou. Já jsem si toho bohužel všiml. Opět ztrácíme roky a měsíce na klíčovém spojení moravských a českých krajů.

Ale všiml jsem si turné pana premiéra, předvolebního, a je to docela normální. Navštívil 27 senátních okrsků a vyjmenoval 27 priorit české vlády.

A my jako občanští demokraté říkáme: když má někdo 27 priorit, znamená to, že nemá prioritu žádnou a že si s tím neví rady.

My tam chceme někoho, s kým můžeme debatovat o dopravě. A chci říct, že pokud dnešní program nebude schválen, tak příští týden my jako občanští demokraté navrhneme zřízení jiné komise, ne vyšetřovací, ale pracovní, což jednací řád umožňuje.

Pak chceme, aby ostatní kluby tam byly po jednom. A chtěli bychom přizvat dva zástupce z akademické sféry a dva zástupce z odborné veřejnosti a v tomto fóru, dejme tomu, v průběhu pěti šesti měsíců definovat základní problémy rezortu doprava a pokusit se najít i řešení, protože doprava opravdu přesahuje dvě nebo tři volební období.

Děkuji za pozornost. Já děkuji. Eviduji faktickou poznámku, kterou nemohu připustit. Poprosím, aby vydržel, protože je před ním celá řada řečníků. Takže já bych nyní prosila k mikrofonu pana poslance Okamuru.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na úvod je třeba říci, že když jsem se dozvěděl o této mimořádné schůzi, že bude svolána, tak to bylo pro mě hodně překvapivé, neli šokující, že ODS a TOP 09 iniciovaly svolání této schůze.

Takže ODS by si měla vzpomenout právě například na ministra Řebíčka, který se tak jako paní Parkanová stal pro veřejnost synonymem nekompetentnosti a také synonymem pro korupci.

Je evidentní, že zřejmě vždy, nebo většinou, žádný z ministrů tomu rozkrádání či korupci či předražování nikdy účinně nebránil.

Takže pokud máme vyšetřovat počínání pana Prachaře, tak proč ne? Veřejná kontrola je vždy potřeba, ale pojďme si říct, že tu máme i další adepty na vyšetřování, přičemž právě někteří zástupci minulých vlád by měli být podle mého názoru jedni z prvních na tapetě.